Kdyby se ukázalo, že na 6 týdnů, 7 týdnů je potřeba to navýšit do konce kalendářního roku, tak tam bezesporu takové rozpočtové opatření uděláme. Není možné, aby stát neplatil své závazky. A určitě se shodujeme na tom, že demokratický stát potřebuje nezávislou justici.

Zatím jsme ta jednání neukončili, ale budeme se tomu věnovat i dál. To je všechno, co bych k tomu chtěl říct. A omlouvám se za tolik čísel.

Já vám děkuji. Vaše dvě minuty. Děkuji za tu konstruktivní reakci. Já vám zase něco řeknu o té justici.

Ona jenom nastoupí a už to ten soud musí dorovnávat z jiných prostředků.

Proč se zase nějakým způsobem šumí? Vy říkáte, že to je ve všeobecné pokladní správě, ale prostě zítra je tisková konference o kolapsu české justice! Tak je to naprosté selhání komunikace! A mám poslední připomínku. Já jsem členem komise pro práci Poslanecké sněmovny.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pan ministr financí nám tedy řekl, že v důvodové zprávě na stránce 43 je napsáno, že v oblasti platů dojde k tomu navýšení. Já bych chtěla, abyste mi to ukázal v té tabulce, protože to budeme schvalovat, ano? A já nechápu jedno, když tedy, proč to nemůže být v kapitole Ministerstva vnitra.

Téma bylo to, co jste vlastně popsal, dlouhodobě neuspokojivá úroveň platů těchto zaměstnanců.

Já jim to nevyčítám, to nebylo předmětem jednání.

To je vlastně všechno.

Já si myslím, že to je chybné rozpočtování. Ještě chápu, když je to nespotřebované, je to pod závazkem.

Takže já se dlouhodobě budu snažit o to, aby ty nespotřebované výdaje bez smluvního zajištění reálně neexistovaly, to nebude nikdy nula, ale aby se to číslo snižovalo.